Poslední věc, ke které se chci vyjádřit, je role dopravní koaliční rady.

Tento koaliční odborný orgán řešil po celé volební období témata týkající se dopravy, nejenom mýto, i jiné záležitosti, ale i mýto, ale z pohledu, a to tady zaznělo ve zprávě pana ministra Ťoka a plně to potvrzuji, problematiky rozsahu zpoplatnění silnic první třídy nebo vůbec dalšího eventuálního rozsahu zpoplatnění.

Takže já, Jaroslav Faltýnek, jsem nikdy neřekl, pane kolego Bartošku prostřednictvím pana předsedajícího, že jsem měl mandát od velké koaliční rady nebo dopravní koaliční rady. Nikdy jsem to neřekl.

My jsme to zvládli, a je to zase politický problém.

Je to politický boj.